Děkuji, pane předsedající.

Podle zákona mají být vedeny dva informační systémy veřejné správy, a to seznam znalců a evidence posudků.

Děkuji.

Pokud jde o zajištění přípravy na znalecké zkoušky, případně vzdělávání znalců, tak Ministerstvo spravedlnosti mělo původně v plánu uspořádat školení pro znalce věnovaná nové právní úpravě.

Na tomto portálu bylo uveřejněno video věnované problematice znaleckých zkoušek a další videa budou v nejbližších dnech následovat. Na tomto portálu jsou průběžně uveřejňovány také odpovědi na konkrétní dotazy znalců a další informace a podklady týkající se výkonu znalecké činnosti.

Znalci tedy nebudou odkázáni pouze na případné komerční studijní pomůcky a budou moci pro studium využít tento oficiální materiál. Nový zákon o znalcích a znaleckých kancelářích a ústavech zavádí místo dosavadního seznamu znalců a seznamu ústavů nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. Též zavádí místo dosavadních znaleckých deníků novou evidenci znaleckých posudků.

Tudíž jsou tyto informační systémy v souladu se zákonem.

Dobře, budu dodržovat čas.

To jsou maximální sazby. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.